Ale řekněte mi, proč Slovensko, které roste pomaleji než my, sestavuje na příští rok vyrovnaný rozpočet? Protože dobře ví, že se blíží recese. Proč Německo, na které se stále odvoláváte, již třetím rokem sestavuje přebytkový rozpočet? Protože dobře ví, že se blíží recese. A proč vy, přestože se u nás také blíží recese, taháte tuhle zemi do větších a větších dluhů, a tím do větších a větších problémů? To je jediná řečnická otázka, kterou lze položit a kterou lze i zdůvodnit, proč nemůžeme podpořit rozpočet, který je do té míry nezodpovědný vůči budoucnosti. Děkuji. Prosím.

Následně došlo ke korekci a posuzoval to ještě jednou v listopadu. A tam už řekl, že je realistická. Ovšem došlo k úpravě příjmů.

Děkuji. Upozorním, že pokud paní ministryně vystoupí, tak by znovu otevřela rozpravu. Takže pokud si nepřeje, v tom případě se ptám, jestli má zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Nemá. Takže přikročíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o navrženém postupu při hlasování o tomto návrhu. Prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou. Budeme probírat zásadní věci, u kterých by bylo dobré, abychom věděli, co se děje a řeší. Ano, pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já už jsem v úvodu navrhovala postup při hlasování. Během rozpravy došlo k několika připomínkám, se kterými já nemám problém. Takže když dovolíte, zkusím to zopakovat celé znovu včetně těch připomínek, které zazněly, a pak vás požádám o odsouhlasení navrženého postupu. Úplně v úvodu připomínám to, že nebudu jako zpravodaj, pokud s tím budete souhlasit, říkat stanoviska, protože garanční výbor rozpočtový toto neprojednával. Tudíž bych říkala pouze stanovisko své, což si myslím, že není úplně vhodné. Takže bych zopakovala to co minule, že bych neříkala stanovisko zpravodaje. Postup navrhuji následující.

Ten návrh vycházel z toho, že i v minulých obdobích se takto postupovalo, a to v případě kapitoly Národní rozpočtová rada, kde rovněž nebyl ukončen legislativní proces, a přesto jsme tuto kapitolu zřídili s tou nulou, která tam je, to znamená, že samotné zřízení této kapitoly nemá vliv na příjmy a výdaje státního rozpočtu.

V případě, že by Poslanecká sněmovna rozhodla, že je hlasovatelný, tak teprv bychom provedli hlasování o tomto bodu A1.

Pak bychom dohlasovali zbylé kapitoly. Pokračovali bychom A2, A3, A4 po jednotlivých bodech s tím, že budeli schválen bod A4, pak je nehlasovatelný bod B53, protože je zcela totožný.

Za čtvrté bychom hlasovali pozměňovací návrhy číselné položky příloha 2b přednesené ve druhém čtení s tím, že nejprve bychom se vypořádali s bodem B82, který je nehlasovatelný, protože mění parametry schválené v prvním čtení. Ale o tom rovněž musí rozhodnout Poslanecká sněmovna.

A v případě, že bude toto usnesení přijato, tak bychom hlasovali doprovodná usnesení, a to tak, že jednotlivě.

Tolik návrh postupu při hlasování. Myslím, že to bylo srozumitelné. Doufám, že to všichni zachytili. Takže zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Prosím pana předsedu Bartoška. Chtěl bych avizovat, že před finálním hlasováním o státním rozpočtu bych chtěl požádat o přestávku na poradu klubu v délce 20 minut. Děkuji. Děkuji.

Takže první by to měla být hlasovatelnost návrhu. Ano, pane místopředsedo.